22.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Já vás všechny poprosím o klid v sále. Máte slovo, prosím.

Tento návrh zákona zohledňuje dosavadní zkušenosti s novou úpravou přestupkového práva a reaguje na potřeby aplikační praxe.